Mýtus číslo jedna je tedy, že tady tato novela zavádí nahrávání hovorů, není to pravda. Ve skutečnosti ta novela se snaží o zachování, protože hovory se v plném rozsahu nahrávají již od roku 2004.

Nikoliv, neporostou, protože oni už tuto povinnost měli, resp. mají, takže ty náklady jednorázově byly dávno vynaloženy, nemluvě o tom, že náklady na tyto záležitosti s technologickým pokrokem samozřejmě významně klesají. Pokud jde o další mýtus, že se budou nahrávat citlivé informace, tak cílem nahrávky je obchodní příběh, který je klientům prodáván. Tady nejde o to, jestli je manželka zdravá, nebo není. Tady jde o to, že klient se domlouvá s poradcem o tom, jak má investovat. A to se děje samozřejmě v rámci nějaké vazby toho poradce s klientem.

Čili není potřeba se nechat nahrávat, kdo to nechce, kdykoli může říct: uděláme to ústně. A také osobně musím říct, že takový postup klientům, pokud se mne ptají, doporučuji. Je to vždycky lepší. Pozměňovací návrh Senátu tedy naopak ruší dlouhodobý standard, který je pro klienty v konečném případě, pokud se stane něco špatného, jedinou možností, jak se domáhat případné náhrady škody. A to je to, oč tady běží, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci.

Nicméně z pohledu rozvoje a reputace kapitálového trhu by přijetí pozměňovacího návrhu Senátu byl významný krok zpět, který poškodí klienty i poctivé finanční poradce. Dovolím si vás tedy požádat, aby Poslanecká sněmovna nepodpořila Senátem navržené znění. Já vám děkuji, pane guvernére. Ptám se, kdo další má zájem o vystoupení v rozpravě. Pan předseda Stanjura. Děkuji za slovo, pane předsedo.

To taky bylo doporučení rozpočtového výboru před třetím čtením. Ano, paní ministryně podle mě jenom z politických prestižních důvodů se postavila proti, protože představte si, že bychom změnili vládní návrh zákona!

To už jsme skoro o 100 % vedle. Místo aby tady upřela pozornost Česká národní banka, tak přichází s dalšími a dalšími návrhy. A vzpomeňme si na poměrně ostrou debatu ohledně nových pravomocí České národní banky, které se týkají hypotečních úvěrů.

Takže já odmítám interpretaci, že kdo nepodporuje bezbřehé nahrávání, nějakým způsobem podporuje nekalé obchody. To vůbec není pravda.

Ale jako Česká národní banka, jako guvernér byste měl vystupovat pokud možno odborně, nestranně a nenálepkovat svoje protivníky takovou jednoduchou rétorikou.

Takže já vás naopak prosím, abyste v rámci zachování přiměřeného soukromí, ochrany osobních údajů, ale současně i dobré ochrany klientů hlasovali pro verzi, kterou nám vrátil Senát. Já vám děkuji.

Vážené paní poslankyně, páni poslanci, vážená paní ministryně, já mám jenom drobnou poznámku, nebo několik poznámek k vystoupení pana guvernéra, ale i paní ministryně.

A to už dneska jsme.